Jako starosta se samozřejmě přimlouvám za schválení a velkou podporou paní poslankyně Oborné právě, aby byl schválen tento dokument v prvním čtení.

Pan poslanec Zahradník.